Černochová Jana: Proti návrhu.

Dvořák Jaroslav: Proti návrhu.

Pro návrh.

Chovanec Milan: Nepřítomen. Jáč Ivan: Pro návrh.

Jelínek Pavel: Proti návrhu.

Juránek Stanislav: Proti návrhu.

Kaňkovský Vít: Proti návrhu. Teď si to zopakujeme. Kobza Jiří: Proti návrhu.

Kolovratník Martin: Pro návrh. Kopřiva František: Proti návrhu.

Kováčik Pavel: Pro návrh.

Králíček Robert: Pro návrh. Krutáková Jana: Proti návrhu.

Do jedné hodiny dvaceti minut nyní poskytneme čas k zjištění výsledků hlasování.